Děkuji za slovo, pane předsedající.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí pan poslanec Svoboda se hlásí.

Prosím, máte slovo.

Bude měsíc?

Tohle není prostě legrace. Zdravotnictví v žádném případě není legrace. Zdravotnictví se mělo už několikrát zhroutit.

Nyní s přednostním právem pan ministr Vojtěch a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek.

My tady musíme překlenout ten obrovský výpadek produkce, který nastal v rámci zdravotnictví ve všech segmentech. To jsou všechny segmenty. A já vnímám tu obrovskou nervozitu, která ve zdravotnictví je, i od nemocnic, jaká bude cílová produkce tohoto roku, jestli to bude 80, 85 %. Ano, to se teď diskutuje. Ale oni to potřebují vědět co nejdříve.

A toto není nic jiného.

A to je velmi důležité. Takže mně nejde o nic jiného než o stabilitu.

To bezesporu uděláme. Tam o tom můžeme vést debatu. Zákon dává zmocnění pro vydání vyhlášky. Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo. Jestli opravdu chcete, aby to šlo hladce a rychle, nezapomínejte na to, že máme dvě komory.

Kde je ten návrh vyhlášky? My přece víme, že ji nemůžete vydat, dokud není zákon, dokud to zmocnění nemáte.

Vy nám vlastně říkáte: schvalte to a já vám pak ukážu, jaký je návrh vyhlášky.

Už jsme na konci května. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já jsem byl připraven a tak jsem to klubu doporučoval, abychom podpořili i zkrácené jednání. Ten zákon je obecný.

Nevyšla, ale neřeším to, netrápí mě to, já jsem smířen se svým osudem a budoucností.

Pokud se něco může stát, hrozí nějaké riziko. Pak budu první, který bude tlačit náš klub, aby hlasoval pro zkrácení, pokud takové riziko je.